Takže máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Teď to asi bude trošku jednodušší, protože tenhleten zákon, ten vládní návrh novely zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, je v zásadě čistou transpozicí.

Česká republika ho tehdy přijala až na základě rozsudku Evropského soudního dvora, podle kterého tedy bylo konstatováno, že ačkoliv Česká republika vůbec nemá systém institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zavedený, tak přesto je povinna tuto úpravu přijmout. To sice platí i nadále, ale jestliže Česká republika měla povinnost tento zákon přijmout a byla k jeho přijetí odsouzena Evropským soudním dvorem, tak má samozřejmě povinnost zohledňovat i další vývoj v evropské legislativě. Nyní tedy se jedná o transpozici směrnic Evropského parlamentu a Rady z prosince 2016, která do toho systému, který ale v České republice nefunguje, a neuvažuje se aktuálně o jeho zavedení, zavádí úpravu systému správy a řízení těchto institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, politiku odměňování, nové informační povinnosti vůči účastníkům tohoto pojištění a možnost přeshraničních převodů penzijních plánů. Jak už jsem říkal, jedná se o čistou transpozici. Bohužel zároveň musím říct, že transpoziční lhůta pro přijetí této právní úpravy již marně uplynula v lednu tohoto roku. Ze všech těchto důvodů prosím o rychlé projednání tohoto jinak obsahově nekontroverzního návrhu, který vlastně nepřinese do reálného fungování v České republice žádné změny. V tuto chvíli děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To znamená, ta lednová lhůta marně uplynula teď už podruhé.

Jinak si opravdu myslím, že k obsahu toho transpozičního zákona už není potřeba cokoli dodávat.

Máte zájem? Nemáte zájem o závěrečná slova. Takže my se tedy nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Ne, takže přistoupíme k hlasování.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh nevidím.

Budeme o tomto návrhu hlasovat. Zkrácení, ano.

Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím.